Doposud mohli chovatelé v některých případech tuto ztrátu alespoň částečně kompenzovat relativně ziskovou rostlinnou výrobou. Kvůli chystanému snížení dotací v závislosti na velikosti podniku lze nicméně očekávat, že si tuto praxi větší zemědělské podniky nebudou moci do budoucna dovolit, protože by to znamenalo pouze další vytváření ztráty. Přitom výsledky v kvalitě našich českých surovin a u chovatelů prasat jsou v porovnání se zahraniční konkurencí nadprůměrné, jak dokazuje například šetření mezinárodního projektu INTERPI. Navrhuji tedy navýšit podporu chovatelů prasat, aby se zamezilo ještě větší závislosti ČR na dovozu vepřového ze zahraničí a aby se podpořila výroba kvalitních českých potravin. Žádám vás tímto o podporu těchto mých pozměňovacích návrhů ve třetím čtení. Také děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům u sněmovního dokumentu 391 a sněmovního dokumentu 392, kde důvodové zprávy jsou obsaženy v příloze v systému.

Co se týče odůvodnění: Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole dlouhodobého hospodaření Ministerstva zahraničních věcí opakovaně konstatoval, že u větší části položek a plateb spadajících do rozpočtového výdajového ukazatele Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí je jejich přínos pro český stát naprosto nezjistitelný a neznámý a že se zde dlouhodobě nedaří dosáhnout plánovaných rozpočtových úspor. Dle Nejvyššího kontrolního úřadu také Ministerstvo zahraničních věcí nemá vůbec celkový přehled o tom, s jakými mezinárodními organizacemi vlastně Česká republika spolupracuje, a že v této souvislosti rovněž neplní úkoly vyplývající z příslušných usnesení české vlády.

Proto navrhuji převod částky 1 miliardy korun z rozpočtového ukazatele Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí do rozpočtového ukazatele kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj Dotace Státnímu fondu podpory investic.

Vzhledem k omezenému objemu alokace rozpočtových prostředků může prozatím na tomto projektu participovat a využívat jej jen velmi omezený počet rodin a novomanželů. Poptávka výrazně převyšuje nabídku. Proto považujeme za nutný první krok navýšení objemu finančních prostředků v tomto rozpočtovém ukazateli na zhruba dvojnásobek současného stavu. Já vám děkuji, paní poslankyně. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Prosím, máte slovo. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacím návrhům. Jak jsem avizovala, tak se budou dotýkat hasičů a policistů.